Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Jiří Bis, kterého mezi námi vítám, a zpravodajka výboru pro životní prostředí poslankyně Kateřina Konečná. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen za navrhovatele pan senátor Jiří Bis.

Pane senátore, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, a poprosím svoje kolegy a kolegyně, aby se trošku ztišili.